A druhé přiznání. Pokusím se vejít do čtyř minut. Ráda bych se také vyjádřila k navrženému bodu programu, tedy vyslovení nedůvěry vládě České republiky, a věřím, že byť jsem koaliční poslankyně, tak mám na to právo. Budu hlasovat proti tomuto návrhu, neboť vláda má mou důvěru. A to například proto, že jsme Česku vrátili respekt v Evropě, že nás vrátila tam, kde Česko leží geograficky, tedy do skutečného srdce Evropy. Pozice, kterou naši ministři a diplomaté během českého předsednictví vybudovali, nám všem usnadní práci do budoucna. To nám v budoucnosti umožní lépe prosazovat naše zájmy, což bude mít i přímý dopad i na život nás občanů České republiky přímo zde.

Chtěla bych zde zdůraznit, že nebylo zavedeno povinné očkování proti onemocnění covid19, čehož se značná část občanů obávala. Naštěstí zbytečně. Jde o jeden z klíčových bodů programového prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví, jehož cílem je především udržení dostupnosti a kvality zdravotní péče v dalších letech. V neposlední řadě by chtěla ocenit lidskost pana premiéra Petra Fialy, který se více a více ukazuje jako člověk, který dokáže vést dialog, který umí sezvat k jednomu stolu i letité odpůrce a rivaly, což nám dokázal již při mnoha příležitostech, naposledy při oslavách třicátých narozenin naší České republiky. Mimo jiné i tato jeho nesmírně důležitá schopnost mi dává naději do budoucna a děkuji mu za to.

Nezapomínejme na to, že i ministři jsou lidé.

Děkuji vám za pozornost.

Ale s faktickou se přihlásil ještě nejdříve pan poslanec Králíček. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, mně to nedá. Já mám jenom krátkou, krátkou poznámku na moji předřečníci, tak jenom za mě. Já jsem se vždy cítil, že naše republika je ve středu Evropy.

Prosím, máte slovo.

Nebudu hovořit, jak tady, prostřednictvím předsedající, vždy ráda zmiňuje vážená předsedkyně klubu ANO, hlasem pohádkového vlka, protože ten, jak známo i malým dětem, ve všech pohádkách vždy na konci někoho sežere. Ale na upozornění mediálních odborníků se budu tedy snažit mluvit pomaleji, než jsem obvykle zvyklá.

Pamatuje si ještě někdo na Petra Krčála, který vydržel na postu ministra práce sociálních věcí celkem tři týdny? Vprostřed měsíce odchází ministr spravedlnosti Kněžínek.

A proč to všechno připomínám?

Jedna ministryně z osobních zdravotních důvodů a druhý sám na základě vlastního rozhodnutí, aby jakkoliv neohrozil integritu vlády. A nyní k hlasování o nedůvěře vlády. A to je tedy, dámy a pánové, rovněž politicky zajímavý příběh.